Děkuji za pozornost. Děkuji panu ministrovi. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání hospodářskému výboru. Usnesení výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 99/1. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, hospodářský výbor projednal návrh novely energetického zákona tento týden a přijal usnesení, které v zásadě podporuje stanovisko Ministerstva průmyslu a obchodu. Přijal dva pozměňovací návrhy a shodl se s postojem Ministerstva průmyslu a obchodu, že teď se jedná o malou novelu energetického zákona s tím, že v průběhu měsíce dubna ministerstvo zpracuje a předloží do připomínkového řízení velkou novelu energetického zákona, kde by byly zohledněny některé návrhy, které byly předloženy na hospodářském výboru. Hospodářský výbor tedy, abych to zkrátil, doporučuje přijmout tento návrh novely ve znění předložené vládní novely a přijatých pozměňovacích návrhů, které v podstatě jen zpřesňují některé detaily a zachovávají kontinuitu toho, že se jedná o malou novelu energetického zákona. Děkuji panu poslanci Milanu Urbanovi. Otevírám obecnou rozpravu, do které se přihlásil jako první pan poslanec Ivan Adamec. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji, pane předsedající.

Máme tady i jiné záležitosti obce vlastní stoprocentní podíly ve společnostech, které vyrábějí obnovitelné zdroje, a tady jde o cenu toho zaknihování, protože na rozdíl od akcie na jméno tam neplatíte prakticky nic. A jinak mimochodem, když se mění vlastník akcie na jméno, tak zodpovědnost té změny na vedení společnosti je trestněprávní, to znamená, že není možné falšovat beztrestně.

Takže já si myslím, že je potřeba si to tady říct, abychom v rámci boje za transparentnost a dohledatelnost příjemců státní dotace si nenadělali zbytečné problémy a náklady a aby výsledkem nebylo jenom to, že vydělá soukromá společnost, která má rejstřík, vlastní ho, a dokonce si myslím, že není ani ten kapitál v rukou českých podnikatelů. Děkuji za pozornost. Děkuji panu poslanci. Dalším řádným přihlášeným je pan poslanec Martin Novotný. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Pane předsedající, kolegyně a kolegové, dámy a pánové, já se po tom vystoupení kolegy Adamce, který poukázal na další složité aspekty související s touhle materií, pokusím být co nejstručnější. Na hospodářském výboru, když jsme o tom diskutovali, tak tam byla taková ta linka, nakolik tu tematiku otevírat doširoka a nakolik se zabývat jenom technickými aspekty. Po dlouhém přemýšlení jsme s kolegy z ODS dospěli k názoru, že jediným nezpochybnitelným aktem, který může situaci vylepšit, aniž by ohrozil původní intenci zákonodárce směrem k transparentnosti v té krátkosti času, tu záležitost musí vyřešit komplexní novela, je otázka ohledu na stanoviska řady měst a obcí v České republice, která upozorňují, že pokud jsou stoprocentními vlastníky, což zase tu množinu omezuje, část obcí a část podniků samozřejmě nebude ani tímto případem, ale že pokud jsou stoprocentními vlastníky společnosti podnikající v této oblasti, nemůže být žádná pochybnost o transparentnosti takové aktivity. V té souvislosti jsem se rozhodl předložit pozměňovací návrh, který upravuje právě tuhle problematiku, tj. vymanění z povinnosti zaknihování akcií společností, které jsou ve stoprocentním vlastnictví měst a obcí.

To, že existují jiné oblasti, kde je to také téma, kde jsou jak v uvozovkách hráči dobří a čistí, tak i hráči nečistí, to je otázka na dlouhodobější zkoumání a myslím si, že v tuto chvíli nemáme nikdo kapacitu v krátkém čase vymyslet návrh, který by ty problémové oblasti, a mluvím zejména o zemědělství apod., vyřešil. My se proto zabýváme pouze městy a obcemi a jejich stoprocentními společnostmi. Na příslušný návrh odkážu potom v podrobné rozpravě. Děkuji panu poslanci Novotnému. Další s faktickou poznámkou se přihlásila paní poslankyně Anna Putnová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Dobré odpoledne, vážený pane předsedající, dámy a pánové. Chtěla bych informovat o tom, že jsem v rámci projednávání této novely podala dva pozměňovací návrhy.

Je mi to líto a doufám, že v zájmu minimálně 780 akciových společností zemědělského typu budeme o tomto návrhu v budoucnosti ještě hovořit. Děkuji paní poslankyni. S další faktickou poznámkou pan poslanec Petr Bendl.

Vážená vládo, já bych chtěl upozornit na dvě záležitosti. Jedna se týká podpory výkupu elektrické energie bioplynových stanic.